Ale můžeme si dovolit nesouhlasit s jeho závěry. A kolikrát se i stalo, že například ty závěry nebyly projednány na úrovni ministrů. Takže to jsou už potom detaily a technické záležitosti a já na tom nevidím nic špatného, že máme na to jiný názor. My si nemyslíme, že na NKÚ jsou tisíce odborníků na všechno. I na životní prostředí, když už jsme u toho, například. Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem? Bude mít zájem o doplňující dotaz, tak prosím. Děkuji, pane premiére, za odpověď.

Děkuji.

Můžete to slyšet. A já si myslím, že státní správa má podstatně víc odborníků v institucích na některé věci.

Takže asi tolik. Děkuji a nyní prosím pana poslance Janulíka, který bude interpelovat ve věci výpadků léků.

Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére.

Jak dokazuje velmi nedávný případ a věřte mi, že mně píše větší počet důchodců, a hned jsem to řešil.

A jednoznačně to byla chyba Zentivy, to nebyla chyba...

Takže nakonec se to vyřešilo ke spokojenosti všech. A je to věc, která se dá dopředu jen těžko ovlivnit.

Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv dělají vždy maximum, aby zajistily dostupnost léků českým pacientům.

Léky musí být dostupné všem pacientům, ať už bydlí ve velkém městě, nebo na venkově.

V případě, že lékárna nebude schopna pro pacienta lék získat v rámci standardní distribuční sítě, bude mít výrobce pod hrozbou vysokých sankcí povinnost dodat lék do dvou pracovních dnů do jakékoliv lékárny v České republice. Samotný výrobce bude zároveň regulovat reexport svých léků, aby nedocházelo k situacím, že lék místo k českým pacientům bude vyvezen do zahraničí. V tomto směru jsme se inspirovali na Slovensku, kde již podobný systém velmi dobře funguje. Návrh je ze strany Ministerstva zdravotnictví připraven a prochází fází připomínkových řízení. Jednoznačně by měl zlepšit dostupnost léků v celé České republice. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Odboráři doposud také neznají podmínky, za kterých by měla privatizace proběhnout. A na stole jsou neustále otázky, které nebyly odpovězeny.

Tyto otázky jsou neustále opakovány a neustále na ně nebyla odpověď. Dokonce se říká, že Evropská komise a vy jste slíbil, že jste jednal s paní komisařkou v této věci zatím nepostupuje. Čili jak vypadá situace v této oblasti?